Tak děkuji.

Tak, pane premiére, máte slovo.

A já jsem myslel, vy mně vždycky tady vyčítáte, že ta vláda rozhoduje ve sboru.

A vždycky jste říkali, že Sněmovna je nejdůležitější, že tady si to všechno vykecáme. Tak děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Tak nepřijala žádné stanovisko. Ale my nemáme stanovisko vlády, že vláda nepřijala stanovisko.

Tak děkuji. Prosím, pane premiére.

Takže ve sboru jsme rozhodli neutrálně. Tak děkuji panu premiérovi a poslancům za interpelace na předsedu vlády.

Připraví se poslanec Václav Klaus. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, vážený pane místopředsedo.

Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, páni poslanci.

Na základě projednání revize směrnice mezi členskými státy byly oproti původnímu návrhu Komise předloženému v listopadu 2016 provedeny změny textu, které jsme dlouhodobě prosazovali v souladu se zásadními body rámcové pozice České republiky a k této revizi schválené výborem pro Evropskou unii na vládní úrovni dne 27. 2. 2017. Rámcovou pozici vlády České republiky podpořil svým usnesením výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny i plénum Senátu. Z toho důvodu Česká republika podpořila schválení obecného přístupu na jednání Rady pro energetiku v červnu loňského roku. Nyní probíhá jednání v rámci tzv. trialogů s Evropským parlamentem a Evropskou komisí a při nich máme i nadále stejnou pozici, tj. racionální vyšší cíle energetické účinnosti do roku 2030 a jeho nezávaznost a flexibilitu pro nastavení a naplňování způsobů povinného zvyšování energetické účinnosti podle článku 7, které respektuje národní specifika.

Mám tady k dispozici podklady, které se zabývají touto studií.

Závěrem bych chtěl říct, že si ještě z důvodu některých podkladů, které nepovažujeme za relevantní, zpracováváme vlastní studii Ministerstva průmyslu a obchodu a v současné době bude o ní velká diskuse na půdě MPO a bude dokončena. Děkuji za pozornost. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Já jsem byl zpravodajem tehdy v tom evropském výboru, takže to vím.

Tak děkuji. A slovo má pan ministr.